Oboje tedy po bloku třetích čtení. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, jménem poslaneckého klubu Úsvit bych vás požádal o podporu návrhu, aby hned poté, co projednáme prezidentské veto, byl předřazen bod 125, sněmovní tisk 776, což je návrh Úsvitu, návrh zákona s názvem zákon proti inkluzi ve školství. Rušení praktických škol a masivní nástup dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí na standardní základní školy je obrovský hazard. Rušíme kvalitní praktické školy se specializovaným zázemím i personálem a jejich žáky posíláme do standardních škol, kde mnohým lépe nebude. Již hlasitá obhajoba inkluze panem ministrem Dienstbierem by vám měla být tím největším varováním a tento nesmysl od 1. 9. tohoto roku nepřipustit. Proto prosím podpořte předřazení našeho návrhu. Je konec května, a pokud tedy novelu do legislativního procesu nepustíme tento týden, je vysoce pravděpodobné, že to do září v legislativním procesu nestihneme. Náš návrh nebourá celou koncepci inkluze. Do zákona se vkládá v podstatě jen jedno ustanovení, jakási záchranná brzda, a to že rozhodnutím ředitele může příslušná škola nebo školské zařízení inkluzi odmítnout v případě, že poskytnutí inkluze nedopovídá možnostem dané školy. Ředitel školy by tím dostal do ruky možnost, jak inkluzi zastavit. Ředitel školy je nejlépe seznámen se situací v konkrétním zařízení, a proto náš návrh nechává na jeho odpovědnosti, zda konkrétní škola k inkluzi přistoupí. Stavíme se proti tomu, aby inkluze byla nařizována shora bez ohledu na situaci v konkrétním místě. Pokud určitá škola inkluzi zvládne, nechť jí nikdo nebrání. Nelze ale spravedlivě požadovat po školách, aby zaváděly inkluzi v případě, že na to nemají objektivní podmínky, a zavedení inkluze tak ohrožuje kvalitu výuky pro celý kolektiv dětí. Prosím tedy o zařazení tohoto tisku jako druhý bod hned po školském zákonu, který vetoval prezident Zeman. A prosím, při hlasování vezměte v potaz, že pokud inkluzi legislativně nezačneme řešit tento týden, do září se již nestihne projednat. Děkuji za pozornost. Další přihlášky k pořadu schůze nevidím, přistoupíme tedy k hlasování.

Budeme tedy hlasovat o návrhu z grémia. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro.

Tento návrh byl přijat.

Nejprve pan předseda Kováčik si přeje nový bod a to je zpráva vlády k řešení situace v hornictví se zřetelem k situaci v OKD. A byl by to první bod zítra po pevně zařazených bodech odpoledne. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Koníček.

Ten navrhuje nový bod účast ministrů na interpelacích, nicméně pouze do schůze.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?